To svobodné rozhodnutí opravdu není ani u toho zaměstnance, ale často ani u toho zaměstnavatele, protože všichni jsme vázáni nějakými smlouvami, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a ty smlouvy musíme dodržovat.

Takže pojďme o tom začít jednat, nechme to tak, jak to je, a můžeme se dohodnout, že uděláme zákon, když řekneme ano, jestliže tomu podnikateli, nebo v jeho vlastním zájmu je, nebo v jeho přesvědčení, že zavře, tak mu to nikdo nemůže nařídit. Děkuji za pozornost.

Tak když jsem slyšel debatu tedy na chodbách, tak mám z té debaty takový pocit, a co jsem já slyšel tu zpětnou vazbu, že čím víc bude těch demagogických názorů, které tady zaznívaly, tak tím větší je šance, že projde ta senátní verze.

I kdyby se ten zákon zrušil myslím si, že to tady neprojde ale i kdyby, tak to neznamená povinnost mít otevřeno v jakýkoliv den v roce.

Děkuji, pane předsedající.

Tak mě tedy fascinuje, proč proboha prodávají, když na tom prodělávají. Rád bych získal nějaké vysvětlení, jednoduché.

Já myslím, že právě to, že někteří poslouchají a naslouchají slovům, která tady říkáme, tak si uvědomí, že vlastně když jdou k volbám, tak by si měli dobře rozmyslet, jestli jsme tady pro vás, pro lidi, anebo jenom pro sebe. Protože je to o tom, co říkám. Jestliže většina a celý svaz pekařů to jednoznačně podpořil, celý svaz pekařů, to znamená, že od Brna až po Aš, všichni pekaři chtějí mít zavřeno, protože prostě chtějí být doma. Ale donutí je k tomu velkoobchody, donutí je k tomu velkoodběratelé, aby dodávali.

Ten dotaz je úplně jednoduchý. Většina obchodních řetězců by ráda zavřela, ale právě proto, že nechce poskytnout výhodu svému konkurentovi, tak nezavře. Proto mají otevřeno, přestože prodělávají.

Paní kolegyně, ještě posečkám, až tady bude větší klid. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Nebojte se, budu stručná. Ten původní návrh byl návrh pana senátora Františka Bublana na to, aby o státních svátcích byly obchody zavřeny a skutečně jsme slavili státní svátky. Přiznám se, že v té době byla vysoká nezaměstnanost.

Řekli mi, zvláště ty prodavačky, jako že v obchodě je většina žen, které měly děti: Víte, já bych dala nevím co za to, abych věděla, že o těch svátcích budu moci být se svými dětmi. Za prvé mi to moc nezaplatí. A za druhé to málo mi za to nestojí. Ten návrh jsem poté jako senátorka podpořila, připodepsala jsem ten návrh. A o čem se nyní bavíme? Ta debata tady šla různě, ale já si myslím, že je potřeba skutečně připomenout, o čem se vlastně bavíme. Vyjmenované státní svátky, po které tedy skutečně... jsou to dny pracovního klidu včetně toho, že obchody jsou zavřeny. Tady musím říct k té úvaze malé, velké obchody. Ten původní návrh, ta úvaha byla zavřít skutečně vlastně ty řetězce, ty velkoobchody, ty markety, kde většinově to není jeden soukromý majitel, který si rozhodne, zda chce, nebo nechce mít otevřeno. Ale nechali jsme na vůli právě ty malé obchody, protože tam většinově je vlastník, soukromý majitel jeden, mnohdy zaměstnává vlastní rodinu atd.

A pak jsou tam samozřejmě Velikonoce a Vánoce. Já to tady říkám proto, že ta úvaha byla také jasná a docela transparentní. Proč zrovna tyto dny?

Aby lidé skutečně měli tu informaci, aby tam stát dal najevo, že tohle je vzácný den.